Vzhledem k tomu, že nikdo nerozporuje tento postup, zahajuji třetí čtení tohoto tisku.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj výboru pro bezpečnost, pan poslanec Pavel Žáček, bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu. Tuto rozpravu otevírám. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Nikoho nevidím. Pan ministr?

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu velice stručný.

A jak jsem pochopil, je to motivováno konkrétními životními situacemi nesezdaných partnerů a možností sloučení jejich rodiny.

Nyní pan ministr Válek v podrobné rozpravě. Děkuji, pane předsedající. Domnívám se, že 150 dnů je něco, co si dovedu představit, že bychom podpořili a vřele toto doporučuji podpořit.

Ministerstvo zdravotnictví těm z nich, kteří jsou zdravotníci, maximálně pomůže, opravdu maximálně pomůže, aby do systému vstoupili. Na druhé straně nemusí se v srpnu obávat, že by se jim cokoli stalo, protože dál, pokud by byli na úřadech práce, budou státními pojištěnci.

Ještě přečtu omluvu. Ptám se, zda někdo další se hlásí ještě do rozpravy? Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova, zda chce pan ministr nebo pan zpravodaj závěrečná slova? Není tomu tak. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Týká se téhož, to znamená zkrácení doby pojištění. Mluvil o tom tady již pan ministr. Jako třetí návrh B, který se týkal individuálního přístupu k žádostem občanů Ruské federace a Běloruska, který společně podali pan poslanec Ryba a pan poslanec Nacher.

Za páté návrhy dvou doprovodných usnesení, která bychom měli hlasovat samostatně. Děkuji. Ptám se, zda má někdo návrh, respektive protinávrh k přednesené proceduře hlasování?

Nyní požádám pana zpravodaje, aby nás provedl procedurou hlasování, respektive nejprve dám ještě hlasovat o této proceduře. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh procedury byl schválen.

Nikdo nerozporuje? Je to: 180 se nahrazuje slovem 120. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas, můžeme pokračovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, můžeme pokračovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.